Důvodem je existence hned několika institutů, které zákon obsahuje a které umožňují fiskální politice vhodně reagovat na mimořádné situace spojené s významnými ekonomickými problémy, aniž by byla 1% limitem vázána.

Jedná se například o výdaje vzniklé na základě nouzového stavu či výdaje související s očekávaným významným zhoršením ekonomického vývoje.

Národní rozpočtová rada je dále toho názoru, že zákony nejen v oblasti fiskálních pravidel by měly být univerzálně platné a neměly by pokud možno zohledňovat každou specifickou situaci novými paragrafy, které se vztahují pouze k určitému období či jednomu roku.

Členové Národní rozpočtové rady si uvědomují, že stávající situace vyžaduje především rychlost a akceschopnost, na druhou stranu ale není možné v režimu legislativní nouze přijímat za každou cenu i změny, jež nejsou nezbytně nutné k překonání krize.

Vláda nemá neomezené prostředky, a jednotlivá opatření je proto nezbytné zaměřovat tam, kde buď zabrání významným sociálním problémům spojeným například s krachy podniků, živnostníků či propouštěním, nebo přinesou značný pozitivní stimul tuzemské ekonomice.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Nicméně k tomuto bodu musím říci...

To neodpovídá realitě a lžete tím lidem.

A nebude to žádná dobrá zpráva pro ekonomiku této země.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych s chtěl zeptat paní ministryně na dvě věci. Za prvé, proč při přípravě tohoto zákona zcela obešla Národní rozpočtovou radu. Ve chvíli, kdy všechny ty další krizové zákony bylo možné diskutovat s širokými skupinami lidí, tak tento zákon byl předložen zcela bez jakékoli konzultace s tou institucí, která to téma má na starosti, kterou jsme zřídili právě kvůli řešení těch krizových situací. To za prvé. A za druhé jsem se chtěl zeptat, proč nestačí ustanovení § 10 odst. 4 zákona, který říká: Ministerstvo může částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí navýšit o a) výdaje sektoru veřejných institucí vzniklé na základě zhoršování bezpečnostní situace státu spojené s vládou vyhlášenými mimořádnými opatřeními ke zvýšení jeho obranyschopnosti na základě nouzového stavu, stavu ohrožení stavu nebo válečného stavu. Děkuji. Pan předseda Zbyněk Stanjura v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Je to první zákon, který přijímáme ve stavu legislativní nouze, kdy je Sněmovna jasně rozdělena na vládní poslance a opoziční poslance. A to máme tři vládní strany a šest opozičních stran, které se v máločem shodnou, všechny opoziční strany.

Myslím, že opozice, jak už jsem říkal, projevila velkou vstřícnost v této době a rozumné nápady vlády třeba v jiných parametrech, než si sama představovala, podpořila. V tomto případě to není a myslím si, že pokud to projde Sněmovou, tak bude velmi problematické tento návrh schválit v horní komoře. Důvody, proč ten návrh by měl jít pokud vůbec, tak by měl jít standardním legislativním procesem.